Za vládu reagovali jak předseda vlády, tak první místopředseda vlády, ministři zdravotnictví a školství.

Z hlediska procedury navrhuji, abychom postupovali tak, jak už jsme si zažili proceduru při minulém prodlužování nouzového stavu, to znamená, aby nejprve

Obávám se, že kdybych to jako zpravodajka nenavrhla, bezpochyby se o to pokusí někdo z kolegů, kteří tato usnesení přednesli. Tolik můj procedurální návrh. Doufám, že jsem na nic nezapomněla.

Je nějaká námitka proti tomuto postupu?

Hlasování pořadové číslo 3, přihlášeno 106 poslanců, pro 48, proti 32.

Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, já jen jako zpravodajka upozorňuji, a ne všichni v Poslanecké sněmovně jsme si to uvědomili, že v případě orientačního hlasování je možné hlasovat pouze ano, nicméně žádná z politických stran nežádá zopakování hlasování, pokračujeme tedy v orientačním hlasování.

Kdo je pro?

Tímto jsme, pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dokončili orientační hlasování.